Omlouvám se prostřednictvím pana předsedajícího panu Kalouskovi, že jsem si ho tady bral do úst, ale snažil jsem se ukázat na tomto příkladě šílenost současného stavu, který nás asi nevzrušuje, protože jak jsem se podle posledních titulků dočetl, tak sociální demokracie svoji původně avizovanou podporu návrhu panu Plíškovi stáhla. Teď budu konkrétní. Pozměňovacích návrhů se sešlo asi 350. Mnoho jich také vytvořilo Ministerstvo pro místní rozvoj, aby zákon nějakým způsobem doladilo. Nebudu říkat, že 350 pozměňovacích návrhů znamená, že asi byl připraven původně nekvalitně, jak jsem se tady doslechl zvláště při projednávání zákona o registru smluv. Jednoduše je to tak, že je to téma, na které máme mnoho různých názorů. Které bych tedy zmínil?

Nemáme to do zákona vkládat. Nemáme dávat překážku toho, aby se lidé mohli dožádat svých práv. Bylo by v pořádku, pokud by to bylo v případě úspěchu vráceno, je to špatně, pokud to vždycky propadá. Bude další z našich návrhů, že budeme zpoplatňovat třeba i trestní oznámení. Je to podobná situace. Doufám, že tyto návrhy se podpory nedočkají.

I tady se shodnu s paní ministryní.

Skutečně, a teď budu mluvit s praxí starosty a zadavatele, skrz jehož rozpočet prošlo na půl miliardy. Pokud je kvalitně připravená dokumentace, pokud je dobrý stavební dozor, tak se do 30 % bez problémů vejdete. A dělali jsme rekonstrukce starých objektů, dělali jsme nové stavby. Vždycky jsme se dokázali vejít. Ta potíž má totiž více rovin. Dneska se projekty často připravují v podstatě jen proto, aby se uspělo v žádosti o dotaci. A ve chvíli, kdy připravujete projekt, do kterého investujete nemalé prostředky a hodně práce, a nejste si jisti, že ho budete vůbec realizovat, protože záleží na tom, jestli nakonec získáte dotaci, tak je přirozené, že ten projekt kvalitou neodpovídá takovému, u kterého víte, že ho stoprocentně budete realizovat. Takže kvalita projektů je v České republice nízká. A z toho vede to, že se často uplatňují výrazné vícepráce.

Pak skutečně relativizujeme vůbec jakoukoliv veřejnou soutěž, když můžeme s cenou ve výsledku hýbat až o 50 %.

Ruší doložení transparentního vlastnictví. Další hlasování, které si myslím, že si nesmíme dovolit podpořit, je pod č. 61 písmeno R73. Je to zkrácení legisvakance na sedm ní.

Prakticky to ale znamená, že se většiny veřejných zakázek letošního roku zákon nedotkne. To je realita. Posunuli jsme se přípravou zbytečné novely, která tady probíhala.

V návrhu, který prošel výborem pro veřejnou správu, vypadlo ustanovení, že podmínky, které stanovuje, musí mít souvislost s předmětem veřejné zakázky.

To je přesně to, co vedlo a využívalo se v minulosti k tomu, aby se kvalifikační kritéria nastavila způsobem, který vyloučí většinu uchazečů a dopředu se bude přesně vědět, kdo jediný, kterých pár bude mít možnost se zakázky zúčastnit, a ve výsledku pak vůbec nebylo složité, že se mezi sebou dohodli, nebo že zůstal vůbec jenom jeden uchazeč. Takže proti tomuto písmenu A14, které je schováno v balíku pozměňovacích návrhů, které jsou doporučeny výborem pro veřejnou správu, bych takto varoval a budu jistě navrhovat jeho vynětí. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Moje faktická poznámka se skutečně týká toho, co říkal můj předřečník.

Já velmi varuji před zvyšováním tohoto limitu prostě proto, že to otevře prostor pro vícepráce, které budou vznikat na základě špatného stavebního dozoru. To je velmi zásadní věc. Děkuji.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jsem se chtěl vyjádřit k návrhu TOP 09, který chce zamezit tomu, aby se společnosti, kde má podíl člen vlády, mohly ucházet o veřejné zakázky. On totiž problém tohoto návrhu je, že on nefunguje, nebo by nefungoval, kdyby byl schválen.

Představa, že současné společnosti Andreje Babiše bude vlastnit jeho partnerka Monika a z představenstva Agrofertu bude společnost řídit Jaroslav Faltýnek, který je zároveň prvním místopředsedou hnutí ANO, předsedou poslaneckého klubu a předsedou zemědělského výboru, a že najednou střet zájmů odpadne, já myslím, že to nemůže ani TOP 09 myslet vážně.